Poté vystoupil pan poslanec Šarapatka. Pan poslanec Šarapatka protestoval proti tomu, že se blížíme k závěru, že za to nikdo vlastně nemůže. Jak to, že za to vláda nemůže? Jak dlouho tady ta vláda je? Týden? Dva? Poté vystoupil a tady opět prosím, povšimněte si, toto by vám nemělo uniknout, že kromě toho, že vystoupil pan starosta Vrbětic, Vlachovic, tak také vystoupil náměstek hejtmana Zlínského kraje pan Jaroslav Drozd.

Protože i tady zatím v diskusi padaly citace z hlediska krizového zákona a jiných věcí, a dokonce se zaměňovaly stavy nouze se stavy nebezpečí, paragrafy ze zákona o integrovaném záchranném systému a paragrafy ze zákona o krizovém řízení. Všechno má svoje náležitosti. A protože jsme v právním státě, tak nezbývá, než abychom vycházeli z těchto faktů. Na místě v rámci krizového řízení byla prováděna koordinace a předání velitele zásahu Hasičského záchranného sboru veliteli zásahu policie právě podle té příčiny a toho důsledku. Bylo provedeno vyrozumění a varování okolních obcí standardně.

Informován byl ředitel krajského vojenského velitelství s žádostí, aby situaci nahlásil na Ministerstvo obrany, protože se jedná o objekt v majetku státu v působnosti Ministerstva obrany.

Přímo z jednání na základě bezpečnostní zprávy policie byl seznámen se situací telefonicky i předseda vlády. Dne 30. 10. bylo jednání ministra obrany a ministra vnitra ve Vlachovicích a rozhodnuto odvozu veškeré munice dle možností a pyrotechnické situace. Dne 3. 11. pak projednávala situaci vláda za účasti hejtmana Zlínského kraje.

Toto proběhlo za účasti policejního prezidenta, ředitele pyrotechnické služby a ministra vnitra. Nyní tedy vedle chronologického stavu věci, jak kdo konal v rámci složek integrovaného záchranného systému a jak dále bych chtěl konstatovat, řekl pan náměstek Drozd, že v souladu se zákonem č. 240, to je ten krizový zákon, při každém vyhlášení stavu nebezpečí musí být vyhlášena krizová opatření, která jsou v zákoně uvedena, avšak nelze nařídit pracovní povinnost, neboť činnosti musí vykonávat profesionální pyrotechnici, policisté a další odborníci. Nelze nařídit poskytování věcných prostředků. Jsou používány obrněné transportéry, tanky a speciální technika. Nelze nařídit bezodkladné provádění staveb nebo terénních úprav. Nelze nařídit přednostní zásobování či náhradní způsob rozhodování o dávkách sociální péče. Nechci citovat celou část, říkal nám pan náměstek Drozd, co vyhlášení stavu nebezpečí obsahuje a k čemu slouží.

Vojenský technický ústav uzavřel místo realizace tohoto účelu, pro který byl založen, nájemní smlouvy pro skladování munice v inkriminované lokalitě. Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydalo Ministerstvo obrany, Úřad státního odborného dozoru Olomouc, jako věcně příslušný stavební úřad.